Ale já si myslím, že podstatné je to, že Česká republika by měla mít zájem na tom, aby ten dialog byl vedený a aby Evropa ve vztahu ke Kubě v tomhle reagovala na ten pohyb, který na Kubě v současné době existuje. Pokud to tady úspěšně zratifikujeme, tak nepochybuji o tom, že kubánskou stranou to bude vnímáno jako znamení pozitivní a jako snaha o zlepšení i té bilaterální relace českokubánské.

Takže věřím, že to úspěšně projednáme. Já vám děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy, pánové, dovolte mi, abych přednesl usnesení zahraničního výboru z 33. schůze k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016. Miloslava Staška, zpravodajské zprávě poslance Holíka zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé. Děkuji za slovo. A já vám také děkuji. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo: pan navrhovatel nebo pan zpravodaj. V tom případě přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Kdo je proti tomuto usnesení? Je to hlasování s pořadovým číslem 67, přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro návrh 96, proti nikdo. A já konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.